Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se vás ve vaší nepřítomnosti krátce dotázal na vývoj situace ve Šluknovském výběžku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já bych apeloval na to, aby to bylo co nejrychleji.

Prosím. Děkuji za dotaz.

A teď jaká jsou ta řešení.

To by nemělo být nic složitého.

A řekl jsem, která by to mohla být. Děkuji za odpověď, pane ministře.

Tak pane ministře, prosím.

Ale v každém případě ten systém měření budeme využívat, ten mýtník tady je.

Pane poslanče, máte slovo.

Bezpečnostní orgány si kvůli zakázce vyžádaly informace a podklady i od společnosti OKsystem.